V Rakousku totiž, když se schválil ten úplný zákaz kouření, tak nastal problém, kdy začalo mnoho lidí protestovat, zejména tedy hostinských právě u těchto malých provozoven, kdy říkají, že by to znamenalo jejich konec.

Říkala, víte, pane poslanče, on zákon nedokáže postihnout všechno. A to je ono, ten zákon je prostě příliš podrobný, proto nedokáže postihnout všechno. Ano, dostáváme se tam, že na kluby se to prostě vztahovat nebude a tam se bude vesele kouřit dál.

A v tom Rakousku stále existuje tento protest, byla podána ústavní stížnost právě na základě těchto faktorů, takže uvidíme, jakým způsobem to dopadne v Rakousku.

My budeme opět za hrdiny, za opravdu takové největší hrdiny, kdy si tam dáme půl roku.

Tady by stálo za zvážení, že pokud státu jde skutečně o ochranu veřejného zdraví před škodlivými účinky návykových látek, no tak ať zakáže výrobu, dovoz a distribuci tabákových výrobků. Bude ochrana zdraví, jak se má. Na tom to je celé postaveno. Proto to neudělá, protože na tom lidově řečeno vydělává.

Další moje výtka nebo další můj pozměňovací návrh

Nemají. Dostávám se ještě k pozměňovacímu návrhu pana kolegy Bendy, který zavádí takzvané kuřárny, který také podpořím, protože on vychází zase z dánského modelu, kde jim to také funguje. Takže není pravdou, že všude je úplný zákaz kouření v provozovnách stravovacích služeb.

Nechť je to na vůli provozovatele, já s tím žádný problém nemám.

Ale mě ještě na závěr zajímá jedna věc co v tom zákoně znamená převážná většina? Já jsem se to tady za celou dobu projednávání tohoto zákona nedozvěděl. Co znamená, že je tam přítomna převážná většina.

Co to znamená převážná většina? To je tak neutrálně prostě číselný údaj, že si to můžu vždycky vyložit, jak chci. A jak jsem řekl na začátku, já jsem pro obecné regule, které budou jasně vymáhány. Tento zákon je typem špatné regulace. Pojďme z toho udělat dobrou regulaci, aby nenastaly problémy, o kterých jsem tady říkal. Děkuji za pozornost. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Gabala. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Já bych si dovolil vaším prostřednictvím na adresu svého předřečníka kolegy sociologa jenom konstatovat, že opravdu mě zaujal myšlenkou, že by se v Čechách mohly nedodržovat zákony.

Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Klán. Prosím, máte slovo.

A já jsem tím pádem představil částečnou regulaci, která je podle mě lepší.

V tomto případě se oni dokážou opravdu regulovat sami. Zaměří se buď na ně, nebo na ty druhé. Děkuji. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi jenom načíst legislativně technickou opravu. Je to materiál hlavně tedy pro pana zpravodaje. Dovolte mi, abych to načetl. Pozměňovací návrhy F28 a F51, uvedené pod bodem 31 hlasovací procedury, nejsou důsledně promítnuty do celého textu návrhu zákona. Uvedené legislativně technické opravy tyto chyby v souladu s § 95 odst. 2 jednacího řádu odstraňují. Návrhy: